Děkuji za slovo. Proto ve smyslu prohlášení předřečníka bych chtěl požádat neberte příště jakékoliv jméno nadarmo.

Děkuji.

Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Nechce. Poprosím, abyste nás seznámil s dalším postupem. Jak jsem uvedl na začátku, postup by měl být jednoduchý. V souladu s usnesením volební komise č. 138 bych vás rád, pane předsedající, požádal o tři dvě resp., tři hlasování. První hlasování je o návrhu na rezignaci v orgánu Poslanecké sněmovny a je to přijatá rezignace poslanců Stanislava Pflégera a Bronislava Schwarze z vyšetřovací komise D47. To je první hlasování. Opět v souladu s usnesením je návrh na odvolání Kristýny Zelienkové z rozpočtového výboru. V případě, že by tento návrh byl Sněmovnou odsouhlasen, tak by následovalo třetí hlasování o návrhu na nominaci Miloslavy Ruthové do rozpočtového výboru. Pokud předchozí návrh odsouhlasen nebude, tak hlasování končí. Děkuji. V tom případě budeme postupovat... Jestliže máte námitku, prosím, vystupte na mikrofon.

A podala jsem to i písemně jsem to poslala panu Birkemu a poslala jsem to panu Kolovratníkovi. A já jsem to udělala. Jenom upozorňuji, že v tento moment není otevřena rozprava. Jediné, co lze, lze podávat námitky proti navržené proceduře, ale není možné vystupovat. Moje otázka tedy je: Má někdo námitku proti proceduře? S přednostním právem můžete vystoupit, pane poslanče. Upozorňuji, že není otevřena rozprava. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Není možno selektivně o někom už rozhodovat ve stejné věci a nepovažuji za vhodné, aby o někom jiném rozhodováno nebylo. Někde se stala nějaká chyba, tak bych prosil, aby někdo otevřel znovu rozpravu a řekl, co se stalo.

Předpokládal jsem, že se bude hlasovat v jednom balíku. Děkuji. Otevřít rozpravu samozřejmě podle jednacího řádu můžeme za předpokladu, že vystoupí některý z ministrů a otevře rozpravu. Táži se, zda chce někdo vystoupit. S přednostním právem ještě pan poslanec Laudát. Prosím. Jinak v případě, že nedostanu vysvětlení, tak budu navrhovat procedurální návrh tento bod přerušit.

Vypadá to, že nikdo vystoupit nechce. V tom případě vás požádám, pane předsedo, abyste přednesl procedurální návrh. S přednostním právem se hlásí pan ministr Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo. Tím se otevřena opět rozprava. S přednostním právem pan předseda. Prosím. Když tady byla otevřena rozprava reakce na Kristýnu Zelienkovou.

Nebyl jsem tady. Pan Klán je místopředsedou mé komise. Splnil úkol za mě. Na kolegyni Havlovou. Podle mého názoru je to procedurální chyba nebo chyba v komunikaci. S čistým svědomím za sebe i za sekretariát mohu říci, opravdu písemně jsme žádný materiál neobdrželi. Věřte mi, že nelžu nebo nemám důvod si vymýšlet. Připomenu také to, že mezi členy volební komise jsou zástupci všech parlamentních stran, i váš kolega pan poslanec Štětina je u jednání přítomen. Neumím říci proč. Zase, nic jiného za tím není ani nehledejte. Pouze mohu postupovat podle procedury, kterou mám. Písemně jsem obdržel pouze zmíněné první dvě rezignace. Sněmovna je suverén. Teď byla otevřena rozprava. Pokud vy, paní kolegyně, v rozpravě teď oznámíte svoji rezignaci, jsem přesvědčen, že toto je hlasováníschopné a můžeme o vašem návrhu rezignace hlasovat společně s předchozími dvěma, a tím by to bylo vyřešeno. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Birke. Prosím.

od paní kolegyně, vaším prostřednictvím, nějaké invektivy.

Je mi to líto, ale nic nemám. Nemám ani já nic, ani sekretariát vyšetřovací komise D47. Děkuji. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo.

Na komisi jsem přišla, oznámila jsem. Řekla jsem důvody proč, které tady nebudu dále uvádět. Tam jsem všechno zdůvodnila a pan předseda mě vyzval, abych to udělala písemně. Nechápu, kde se dva dopisy ztratily. Jeden byl opravdu na pana Birkeho a druhý na pana Kolovratníka. Nevím, kde se stala chyba, kde dopisy skončily. Pokud je najdu někde jinde, tak vás potom s tím seznámím.

Děkuji. Není tomu tak. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Jedná se o řádnou přihlášku.